K té diskusi k rozhlasu bych ještě rád zmínil, že byla poměrně náročná a dlouhá, z volebního výboru převažoval takový názor a žádost, aby se systém změnil, abychom ne pouze suše konstatovali a něco přijali, ale aby Sněmovna byla partnerem Radě Českého rozhlasu a i k ní vysílala nějaké signály. Ze strany vedení Rady Českého rozhlasu, nově zvoleného pana doktora Stehlíka, to bylo akceptováno pozitivně a myslím si, že i v tomto dojde k jistým změnám.

To je vše, už přetahujeme čas, takže prosím, pane předsedající, můžeme hlasovat.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Děkuji panu poslanci Hegerovi. Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Nikdo takový není. Podrobnou rozpravu tedy končím. Budeme hlasovat o usnesení. Myslím, že podobně jako u České televize mohu poprosit o hlasování společně i pro ono doprovodné usnesení. Prosím o jedno upřesnění. Jak jsem byl informován, doprovodná usnesení nesmí být adresována panu ministrovi, ale vládě jako celku. Takže poprosím, abychom upřesnili doprovodné usnesení v tomto smyslu. Takže já ho upřesním. Volební výbor Poslanecké sněmovny žádá vládu České republiky o přípravu legislativního opatření vedoucího ke sloučení výroční zprávy o činnosti Českého rozhlasu a výroční zprávy o hospodaření Českého rozhlasu do jednoho dokumentu s cílem umožnit komplexní posouzení obsahu a formy společně s náklady a kvalitou vysílání Českého rozhlasu. Děkuji. Pakliže nikdo nemá námitku k doprovodnému usnesení, o usnesení volebního výboru budeme hlasovat společně. Zahajuji hlasování o tomto usnesení. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Končím projednávání tohoto bodu.